Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 928/4, který vám byl doručen 3. března tohoto roku. Usnesení garančního výboru pak bylo doručeno jako sněmovní tisk 928/5. Nyní se do rozpravy hlásí pan navrhovatel. Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, velmi krátce. Jsme ve třetím čtení, které řeší vydávání občanských průkazů do budoucna. Znamená to bezplatné vydávání občanských průkazů se strojově čitelnými údaji. To, co to také umožňuje a co se podařilo spravit ve druhém čtení, je nově vydávání občanských průkazů osobám starším 70 let, kde umožníme těmto občanům, aby nemuseli o občanské průkazy žádat ve zkrácené lhůtě.

Otevírám rozpravu, do které se jako první hlásí paní zpravodajka. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych načetla návrh legislativně technických úprav.